Vy všichni jste ho tam zvolili a dvakrát, dvakrát za sebou jste ho zvolili teď v loňském roce.

Takže to je plně pod kontrolou vlády pochopitelně, máte tam většinu.

Vláda reagovala malou novelou zákona o důchodovém pojištění a zároveň prosadila velkou důchodovou reformu, která zavádí optout, byť v poměrně skromném měřítku.

Lidé dosti citelně vnímají problémy, které jsou s reformou ve střední Evropě spjaté.

Vy snižujete, vy lidem berete důchody, když kvůli vaší vládě tady je rekordní inflace.

Proto by se měly postupně upravovat parametry průběžného systému.

Takže vy chcete opravdu odrat občany úplně o všechno.

Takže v 68 letech si budou jak hledat práci, kdo jim dá práci?

My říkáme, že už to stačilo, tý Ukrajiny! Už je toho dost, říkám na rovinu. Nechte si ty kecy pro vás! To jsou ty vaše lži demagogický. Už toho máme dost prostě, už toho mají lidi dost, tý vaší Ukrajiny pořád dokola. To je ten hlavní problém.

To je ten argument, který tady často slyšíme.

Chcete okrást všechny důchodce o peníze. My říkáme, že ne, že je potřeba zajistit důstojné důchody a důstojné stáří.

Zatímco někteří odborníci varují před dalekosáhlými dopady tohoto vývoje, není to nový proces.

Prosím.